Já vám děkuji, pane poslanče. A nyní má slovo paní ministryně Kateřina Valachová. Prosím. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěla říct, že co se týká asistentů pedagoga, tak pro ně samozřejmě platí to stejné co pro učitele, a skutečně to bylo schváleno tak, jak zmínil pan poslanec, Sněmovnou a následně tedy celým Parlamentem.

Dobrá zpráva pro pana poslance, ale také paní asistentku pedagoga je v tom, že tyto interpretační pochybnosti by měla odstranit novela zákona o pedagogických pracovnících, my ho pracovně nazýváme kariérní řád učitelů, kterou aktuálně projednává Senát. Já vám děkuji. Děkuji za odpověď. Samozřejmě je možné, že došlo k individuálním problémům na konkrétní škole s výkladem pana ředitele.

Děkuji za odpověď. Bude interpelovat ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka. Máte slovo, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, na jednání pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů tato komise doporučila kalkulaci a podmínky z pilotního projektu, který běží druhým rokem na Všeobecné zdravotní pojišťovně.

Plošně v republice tak mohou být pokryty pouze potřeby pacientů z velkých měst.

Chtěl bych vás tedy požádat o zvážení těchto námitek v připomínkovém řízení k tomuto seznamu výkonů.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

Už 0:2. Prosím lepší zprávy. Lepší zprávy, dobře. To, co jste tady říkal, je skutečně pravda.

Já vnímám to, co říkáte.

Není a neměla by být.

Děkuji. Děkuji za odpověď.

Děkuji, pane poslanče.